Děkuji.

Děkuji za tyto informace. Další faktická poznámka, paní poslankyně Černochové, poté pan poslanec Luzar. Děkuji, pane předsedo.

Zmiňoval tady Organizaci spojených národů. A v tom je možná zakopaný pes, pane kolego prostřednictvím pana předsedy. Protože je to bohužel Organizace spojených národů, která byť tedy ve své zřizovací listině, když to zjednoduším, měla úplně jiné představy, jinou funkci. Je to organizace, která dělá společně její organizace, jako je UNESCO dělají mezinárodní politiku, což je ten kámen úrazu.

Naštěstí v tomto ohledu došlo k vetování ze strany Spojených států. Stejně tak bych chtěla říct panu Luzarovi, který aspoň na mě bude moci reagovat.

Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Luzar, pan poslanec Kalousek tu svoji ruší.

Co se týče rezolucí Rady OSN, tak si taky řekněme, že když už je přijata takováto rezoluce, to znamená, že ji přijali i zastánci obou dvou názorů, jak ty Spojené státy, tak ten Sovětský svaz, potažmo Rusko, a vydiskutovali to. Nejsou. Ale to nebyl důvod, proč jsem chtěl vystoupit. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Kalouska vaším prostřednictvím, který správně pojmenoval, že jsme politici. Ale abych byl dobrý politik, pane kolego, tak se potřebuji s těmi materiály seznámit.

Jestliže mi říkáte, že toto všechno mám opustit, protože je nějaké aktuální téma, že je tady nějaká organizace, kterou ani neznám, tu zkratku slyším opravdu poprvé, že tady se vyvíjí něco, že je tady usnesení, které nikdo nedostal, tak promiňte mi, toto není politika, toto je politikaření. Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Černochová. Ruší. V tom případě s přednostním právem pan ministr Zaorálek se dočkal. Poté pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já vám přeji dobrý den. Nedalo mi to, abych se nevyjádřil k tomuhle tématu. Existuje několik takových neuralgických bodů na světě.

A tady tohleto, co se od začátku přijalo, že jsme vlastně byli partnery na obou stranách, tohle dávalo České republice šanci sehrávat v tomto prostoru poměrně významnou roli. A já vám mohu říci, že to byla politika, které jsem se poměrně hodně věnoval.

Proto je hrozně důležité každé slovo toho usnesení, aby bylo fér a aby žádná strana se necítila, že se porušuje pravidlo rovného zacházení. Takže já tvrdím, že role české diplomacie v tomto prostoru bude fungovat jedině za předpokladu, že budeme úzkostlivě féroví k oběma stranám. A když to nebudeme dělat a budeme jednostranní, tak tam prostě budeme mít roli menší. A já jsem přesvědčen, že to není tak, že budeme méně přátelé Izraele, chápete, že tím budeme jakoby ztrácet.

Takže proto si myslím, že je správné tady navrhnout, aby takovouto věc, které já přisuzuji takovouto váhu, každému slovu, aby ji projednal zahraniční výbor, aby si zahraniční výbor pozval experty, když já vím, že oni to chtějí udělat dokonce, protože jsem s tím zahraničním výborem ještě donedávna pracoval, tak vím, jak funguje, že se chtějí zabývat právě tím, jak formulovat takový text způsobem, který umožní české diplomacii pokračovat v té tradici role, kterou tam máme. Ale diplomacie je v tomhle obtížná věc. Chápete? Diplomacie, to je oblast činnosti, která dokonce nemůže být transparentní. A říkám to natvrdo. Pokud by diplomacie měla být úplně ve všem transparentní, tak nebude existovat vůbec. Prostě diplomacie je takto složitá.